Ale vy ho necháváte na těch, co přijdou po vás. Vy neděláte vůbec nic kromě toho, že jste zrušili těch pár kroků, které jsme udělali my! Nemá smysl teď žádat, abychom cokoliv změnili na skladbě mandatorních výdajů v rozpočtu na rok 2016. Možná vás to překvapí, ale i my, ač opozice, si přejeme, aby byl státní rozpočet schválen k 1. 1. 2016, protože země bez schváleného státního rozpočtu je nestabilní země s celou řadou nevýhod, včetně snížení důvěry zahraničních investorů, a veškeré změny mandatorních výdajů jsou možné pouze na základě změny zákonů a legislativní proces, jsmeli teď v polovině října, už naprosto vylučuje příslušné změny zákonů tak, aby se mohla změnit struktura mandatorních výdajů. Takže já se tady omezím pouze na konstatování, že s tím se nedá nic dělat, tyhle peníze v historicky nejvyšší výši mandatorních výdajů prostě budeme příští rok muset vyplatit, protože jsou ze zákona, a pouze zdůrazňuji, že vláda tuto situaci zhoršila a nemíní ji zlepšit. Rozhodně tedy v žádném kroku, kterým by chtěla legislativně řešit výši mandatorních výdajů. Nevíme, veřejnost to také neví.

Všechna tato čísla jsou ověřitelná jak z návrhu státního rozpočtu, který projednáváme, tak z jiných otevřených a veřejně dostupných zdrojů Ministerstva financí.

Vypořádal jsem se s vaším tvrzením, že rozpočet je prorůstový a proinvestiční, a dovoluji si vám na vašich vlastních číslech dokázat, že plánujete investovat příští rok méně, než my jsme jak z národních zdrojů, tak ze zdrojů smíšených národních a EU investovali v době nejhlubší recese, a to přesto, že jsme v období docela slušného hospodářského růstu. Kde jsou tedy ty priority? Jsou ve vědě a výzkumu, jak také říkal hrdě pan premiér? Asi ne!

Vy vůbec nešetříte! My podnikatelé na personálních nákladech, na provozu musíme ušetřit daleko víc než vy a vy jste ušetřil jenom 15 %! Já bych dokázal ušetřit o desítky miliard víc a vy neumíte šetřit. Tato slova byla pronesena a jsou zaznamenána.